Zároveň zvyšující se komplexita moderních společností vede k raketovému růstu zákonů, jejich novel, vyhlášek, regulací, jejichž viditelná nepřehlednost a nesmyslnost potom vede k propadu legitimity těch, kdo tyto zákony vydávají a vymáhají, a tím dochází ve společnosti k rozpadu sdílených hodnot a vizí, o implicitním právu ani nemluvě. Zákon pět zákon společenské smlouvy: Každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společnosti. Na její kvalitu a charakter mají zásadní vliv představitelé takzvaných elit. Zatímco leadership znamená mimo jiné schopnost vést, udávat směr a nastavovat aktuální společenskou debatu o skutečných prioritách občanské společnosti, společenská smlouva znamená schopnost společnosti jako celku zabývat se zájmy jednotlivých členů a skupin, dbát na rovnost příležitostí a dodržování našich povinností u vědomí si našich práv, stejně tak funkční společenská smlouva znamená, že ve společnosti se udržuje vysoká hladina spravedlnosti, vymahatelná v reálném čase, kde se jednotlivec nemusí cítit jako oběť tupého systému předpisů a paragrafů. Společenská smlouva, funkčnost elit, jejich spolupráce s většinovou populací a silná občanská společnost jsou naprosto klíčovými pro zvládání obtížných situací. A pokud neexistují nebo jsou oslabené, máme mnoho důvodů očekávat problémy. A na závěr pan profesor tvrdí: Pokud někdo nemá autoritu a znalosti, uchyluje se k autoritářskému využívání moci a strašení.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rámci přihlášky s časem pěti minut na vystoupení pan poslanec Foldyna a po něm je řádně přihlášen pan poslanec Kettner. Prosím, pane poslanče. A prosím, můžete mluvit.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vlastně ta legislativní nouze je takový váš pokus odstavit Parlament od rozhodovacích procesů.

Vy nejenom že chcete odstavit Parlament a vytvořit si tady legislativní nouzi, ve které budou tři ministři vlastně rozhodovat o všem. Vy jste se rozhodli, že tu demokracii vykastrujete.

Mě to trošku děsí, tyhlety snahy zjednodušit ten rozhodovací proces, byť je to v souladu s nějakým takzvaným zákonem nebo jakousi normou.

Prostě přišel jsem sem jenom říct jednu věc.

Myslím si, že to není dobré pro občany České republiky. A samozřejmě, a nemyslím teď na vás, v dobrým jako ale nebude to dobrý ani pro vás, protože oni ti lidi už jsou opravdu naštvaní a myslím si, že vám to dají také najevo.

Já jsem rád, že SPD je takový český fenomén, české národní hnutí vlastenecké, že vlastně si tady ty národní zájmy hájíme už v podstatě jenom my, a teď jsem rád, že se k tomu přidalo i hnutí ANO. Oni se možná přidají i ti ostatní, co ještě neprošli tím Parlamentem, a nebylo jich málo.

Proto jsem přišel říct, že pro tento zákon spolu s celým hnutím SPD hlasovat nebudu. Děkuju, nechci vás dál zdržovat. Děkuji, pane poslanče, i za dodržení času.

Prosím, pane poslanče, vašich pět minut. Děkuji, pane předsedající. Trošičku se nestačím divit.

Současná vládnoucí pětikoalice, když byla opozice, tak v rámci předvolebního boje všechno vsadili na jednu kartu a teď začínám mít pocit, že to byla karta falešná. A myslím si, že tu konzistenci v názorech by si zasloužili i jejich voliči.